Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, hospodářský výbor projednal tuto novelu 9. února letošního roku a přijal usnesení, které doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 351 ve znění schválených pozměňovacích návrhů a legislativně technických připomínek. Tyto pozměňovací návrhy máte samozřejmě v usnesení hospodářského výboru k dispozici, takže v této chvíli, abych neprodlužoval jednání, tak snad bych možná ulehčil některým dalším vystupujícím situaci, bych chtěl konstatovat, že všechny přijaté pozměňovací návrhy na hospodářském výboru byly návrhy, s kterými souhlasilo předkládající ministerstvo, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu. To myslím je důležité konstatování pro další projednávání tohoto návrhu zákona. I já děkuji. Nyní prosím, aby se slova postupně ujali zpravodajové dalších výborů, informovali nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnili. Prosím tedy zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Reného Čípa, a prosím, aby se připravil pan poslanec Jan Volný, zpravodaj zemědělského výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, vážení kolegové a kolegyně, rozpočtový výbor na své 18. schůzi dne 28. ledna 2015 vládní návrhy zákona projednal a nyní bych si dovolil načíst přijaté usnesení.

Děkuji. Nyní prosím zpravodaje zemědělského výboru pana poslance Jana Volného kterého zde nevidím, tak je na cestě. Poprosím tedy zpravodaje ústavněprávního výboru, pana poslance Vlastimila Vozku je omluven, takže já bych prosila někoho z ústavněprávního výboru, zda by se ujal role zpravodaje. Dříve než se domluvíte, poprosím tedy zpravodaje výboru pro životní prostředí, pana poslance Václava Zemka.

Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona, a za čtvrté zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Takže tolik. Děkuji za pozornost. Já děkuji a nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru, pana poslance Tejce o vyjádření. Děkuji za slovo. Je to jeden z mých kolegů. Nicméně jako předseda výboru určitě zastoupím a v této věci budu konstatovat jediné. Ústavněprávní výbor projednal tento tisk a přijal jeden jediný pozměňovací návrh. My jsme neměli ambici vyjadřovat se k těm technickým věcem nebo věcem, které patří jiným výborům, zejména hospodářskému, ale pouze k těm spotřebitelským a přijali jsme pozměňovací návrh, který dává větší práva spotřebitelům. Nově úprava v souladu s evropskou směrnicí říká, že možné bude odstoupit od smlouvy na dodávku energií do 14 dnů od uzavření. Dnešní praxe a situace podle zákona je výhodnější pro spotřebitele, neboť to může být až 14 dní před zahájením dodávek. My jsme zvolili řešení, které by mělo být ve prospěch spotřebitelů. Bude samozřejmě na zvážení garančního výboru, jestli tato věc obstojí před Evropskou komisí. Já stejně jako kolegové jsme nabyli dojmu, že Evropská komise, která neustále říká, že je třeba chránit spotřebitele, by neměla nakonec ubírat práva našich spotřebitelů svým příkazem. Takže jak jsem již konstatoval, pouze jeden pozměňovací návrh ve prospěch spotřebitelů, tak abychom byli schopni bránit těm podomním prodejcům, kteří chodí se smlouvami na dodávky energií, které nejsou výhodné, a hřeší na to, že včas neodstoupí od těchto smluv právě noví zákazníci, a my jim na to chceme dát více prostoru. Děkuji. A nyní prosím zpravodaje výboru pro sociální politiku, pana poslance Jaroslava Zavadila. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající.

Čili v našem výboru prakticky prošlo to, že zmocňujeme zpravodaje výboru, což jsem já, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

Paní předsedající, vážení kolegové.

Toto usnesení vám bylo všem rozdáno pod číslem sněmovního tisku 351/7 a máte ho k dispozici. I já děkuji. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které s přednostním právem eviduji přihlášku pana poslance Marka Černocha. Poté prosím, aby se připravil pan poslanec Petr Adam. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, rád bych tímto jménem poslaneckého klubu Úsvit navrhl vrátit zákon výborům zpět k novému projednávání. Na jeho schválení byl takový tlak, že ministr Mládek porušil snad všechna legislativní pravidla, předkládal několik verzí zákona, nevypořádal připomínky, kterých bylo více než tisíc.